Ale my se v tuto chvíli budeme muset vypořádat s tím protinávrhem, respektive s tím, jaká hlasovací procedura v rámci třetích čtení bude. To je první. Konstatuji v tuto chvíli, že budeme hlasovat o návrhu paní předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO, paní Schillerové, která navrhuje proceduru, aby se první hlasovalo o pozměňovacím návrhu pana Havlíčka, poté pana poslance Kubíčka, paní Pošarové a naposled pan ministr Stanjura. Všichni víme, o čem budeme hlasovat. V tuto chvíli zahajuji hlasování. Kdo je proti návrhu? Já děkuji všem poslancům a poslankyním.

Takže v tuto chvíli budeme hlasovat o návrhu zpravodaje pana Adamce, který navrhuje hlasovací proceduru, aby se hlasovalo první o pozměňovacím návrhu pana ministra financí, pana Stanjury, následně pana poslance Kubíčka a následně paní Pošarové a pana Havlíčka. Ano, takto řekl proceduru pan zpravodaj. Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Ano, děkuji, vážená paní místopředsedkyně.

Děkuji panu zpravodaji. Já se v tuto chvíli musím zeptat na stanovisko pana navrhovatele. Všichni víme, o čem budeme hlasovat, o pozměňovacím návrhu, který předložil pan ministr financí Zbyněk Stanjura. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti návrhu?

Návrh byl přijat. Nyní opět požádám zpravodaje pana Ivana Adamce. Jedná se o jak bych to řekl?

Je to podle mě správný návrh, ale pokud jsem si zjišťoval informace, ministerstvo tento návrh chce zakomponovat do vládních nařízení. Já děkuji, pane zpravodaji. Já v tuto chvíli požádám o stanovisko navrhovatele, pana ministra průmyslu a obchodu. Já souhlasím s navrženým postupem. Můžu poprosit souhlasné, nesouhlasné stanovisko? Děkuji. Všichni víme v tuto chvíli, o čem budeme hlasovat. Já si dovolím zahájit hlasování. Kdo je proti návrhu?

Ano, děkuji.

Takže o všech návrzích bylo hlasováno a my nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.